Dobrý už večer, já vás zdravím v této večerní hodině, paní ministryni, pana ministra, kolegyně, kolegy. Musím na úvod poděkovat, ocenit, že tady tento návrh je.

Také jsme tady vedli několik debat a sporů okolo živnostníků, živnostníků, kteří nemají provozovnu.

Já jsem si dovolil k tomuto sněmovnímu tisku připravit tři stručné pozměňovací návrhy.

Pak jsem si dovolil dát návrh, který by řešil otázku zpětné účinnosti, jak to řeší i tato vládní novela, nebo tato předloha, která jde zpětně k 1. únoru. A pak ještě jednu drobnou úpravu, která reaguje i na dnešní schválení pandemického zákona, kdy navrhujeme rozšíření textace v § 1, aby nárok na tuto podporu měli i ti, kteří budou dotčeni krizovými opatřeními, a tedy nejenom ve smyslu krizového zákona, ale právě i ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví či právě toho dnešního tzv. pandemického zákona. Velmi bych prosil o případnou podporu těchto návrhů.

První se týká kompenzací pro samosprávy. My samozřejmě vítáme, že Ministerstvo financí po předchozím odmítání nově do zákona o kompenzačním bonusu vložilo právě mechanismus, který zmírňuje negativní dopady do rozpočtů samospráv. Ovšem není možné souhlasit s tím, že tomu tak bude pouze ve výši 80 % skutečných dopadů zákona o kompenzačním bonusu. Ministerstvo financí opakovaně uvádí, že obce, města a kraje musí dýchat se státem. A s tím souhlasíme. Ale v případě kompenzačního bonusu není možné souhlasit. Tak jako v době hospodářského růstu rostou samosprávám příjmy, tak v době krize naopak klesají. Ale toto se děje pouze v důsledku mechanismu, který spočívá ve stanovení procentního podílu na výnosu sdílených daní. Tedy v době rostoucího inkasa příjmy rostou i samosprávám, v době poklesu inkasa sdílených daní naopak rozpočty samospráv mají nižší příjmy ze sdílených daní. Na obce, města a kraje ovšem principiálně nelze přenášet dopady vládních rozhodnutí, tím spíše v situaci, kdy je žádoucí podpora lokální a regionální ekonomiky, v níž právě samosprávy sehrávají klíčovou úlohu. Pokud by samosprávám nebyly tyto dopady kompenzovány ve skutečné a plné výši, byly by současnou krizí zasaženy dvakrát. Jednak poklesem výběru sdílených daní z důvodu omezení ekonomiky na základě mimořádných opatření vlády a dále pak v důsledku vyplácení kompenzačního bonusu za tato mimořádná opatření a stále jejich 20procentního podílu na jeho výplatě. To již není solidárnost rozpočtu samospráv se státním rozpočtem, ale jde stále o přenos nepříznivých dopadů vládních rozhodnutí na samosprávy. Z těchto důvodů navrhujeme, aby obcím, městům a krajům byl negativní dopad tohoto zákona do rozpočtu samospráv kompenzován ve skutečné výši dle jejich podílu na výplatě kompenzačního bonusu, tedy ve výši 100 %. Druhý pozměňovací návrh se týká společností s ručením omezeným a také rodin, tedy v rámci právě tohoto podnikání.

Těmito společníky mohou být i členové jedné rodiny, a to bez omezení počtu společníků v takové společnosti. V ustanovení § 5 návrhu zákona je uvedeno, kdo se za členy rodiny považuje.

Sami předkladatelé poté v důvodové zprávě připouštějí, že se jedná o užší definici, než která je obsažena v jiných právních předpisech. Výše uvedená definice člena jedné rodiny se zdá být velmi úzká a zcela opomíjí další příslušníky rodiny, jak ji obecně vnímáme. A předkladatel zákona toto pojetí nikterak neodůvodňuje. Navíc občanský zákoník obsahuje v § 700 definici pojmu rodinný závod.